Omlouvám se, vážený pane místopředsedo, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Nicméně po té opodstatněné kritice se tím zákonem Sněmovna nikoliv z vůli opozice, ale vlastně z vůle vlády, vládní většiny, vůbec nezabývala.

Nikdo si to nepřejeme, ale musí tady být vytvořen ten legislativní rámec, ty mantinely pro vládu, pro Ministerstvo zdravotnictví, tak aby účinně těmi opatřeními mohly proti pandemii bojovat tak, abychom se s ní vypořádali. To není žádná libůstka opozice, to není žádná libůstka kohokoliv dalšího, nebo pana ministra, alespoň se tak domnívám, ale je to jasný nástroj, vytvořené legislativní mantinely k tomu, jaká opatření, za jakých okolností a také s jakou kontrolou to je velmi důležité může ministr zdravotnictví, potažmo vláda, případně hygienické stanice, tak jak bude i doplněno, jaké kroky může dělat a opatření realizovat. Co chci zdůraznit a tady bych chtěl vyjádřit i poděkování panu ministrovi, panu premiérovi a vládě.

My jsme k těm jednáním, myslím, přistoupili velmi konstruktivně jako celá opozice. Předložili jsme sadu svých připomínek. Protože ten původní návrh tady budu opět trochu kritický k panu ministrovi protože ten původní návrh v zásadě kopíroval až na drobné změny ten návrh, který tady leží už deset měsíců.

Nicméně společnými silami ve spolupráci hlavně s těmi pěti opozičními stranami a s panem ministrem jsme dospěli k výsledku, který je z našeho pohledu správný, je odůvodnitelný, a hlavně jsou tam některé věci, které tady opakovaně z úst mých předřečníků zaznívaly nepravdivě. Nechci soudit, jestli to je z důvodu neznalosti, nebo jestli to je úmysl. To skutečně ponechám stranou. Nicméně co je potřeba jasně říci: Ta opatření, která jsou tam přesně definovaná v § 2, tak ministr zdravotnictví musí mít jednak, lidově řečeno, následně posvěcená vládou. Zároveň, a to se tam dostalo na podnět opozice, musí tady být zajištěna parlamentní kontrola. Jinak řečeno, pokud někdo říká, vytváříme tady pandemický stav na věky věků, tak to prostě není pravda.

A my všichni, tak jak tady jsme, Sněmovna jako suverén bude na základě toho pozměňovacího návrhu nadána tou pravomocí, tím oprávněním kdykoliv svým usnesením ten pandemický stav, nebo pandemickou pohotovost zrušit. Zároveň je potřeba říci, že v tom původním návrhu bylo ustanovení, které je protiústavní.

Takže to je jedna důležitá věc. Parlamentní kontrola, která v tomto smyslu bude zachována. Všichni jsme si toho vědomi.

Pokud my jako Sněmovna, jako orgán, který z hlediska Ústavy je tady kontrolním orgánem vůči vládě, tak máme možnost se kdykoliv usnést a stav ukončit. To znamená zrušení těch opatření, která by na základě toho zákona byla vydána, ale například i ukončení té možnosti žádat o náhradu škody. To je další důležitá věc, která pro nás jako pro koalici SPOLU byla opravdu klíčová. Proto se ta jednání protáhla až do dnešních ranních hodin. A opět jsme dospěli ke konsenzu, k řešení, na kterém jsme se my jako opozice podíleli. Vláda vyslyšela nakonec děkuji i tomu odbornému aparátu náměstků tří ministerstev, vnitra, zdravotnictví a financí, která se podílela na tom finálním znění, kdy skutečně na rozdíl od krizového zákona, kde ten výklad vlády je poněkud odlišný, stejně tak jako od toho standardního stavu zde bude možné poměrně jednoduchým způsobem přes a to už budou věci nějakých dalších výkladových předpisů žádat na Ministerstvu financí elektronicky o náhradu škody, která byla způsobena v důsledku opatření, která byla vyhlášena podle tohoto zákona, v tom § 2.

To mi přijde velmi rozumné.

Zatím se to zpravidla nikde nerozdává. To by byla jiná debata, jiná diskuze.

Tak to je další důležitá věc. Pokud tady někdo se obává, že tady nebudeme informováni o těch krocích, které vláda koná, ministr zdravotnictví, tak ten zákon mu ukládá to, že nás jako Sněmovnu, vládu musí informovat o těch jednotlivých opatřeních.

To byla a je oprávněná výtka k dosavadnímu postupu vlády, že ta opatření nejsou zdůvodňována. To je i výtka soudu. Když se podíváte na některé rozsudky Městského soudu v Praze, tak to byl jeden z argumentů velmi zásadních. Vláda, ministerstvo, si nedává tu práci s odůvodňováním těch opatření a to přijetím pandemického zákona končí. Protože budemeli se pohybovat ve stavu pandemické pohotovosti, tak ze zákona má pan ministr povinnost ta jednotlivá opatření jasně zdůvodňovat. Je to tam popsané. Každý se do toho může podívat.